Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Já vás prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych stručně uvedl a tím připomněl novelu zákona o spotřebních daních a zákona o pohonných hmotách. Hlavním tématem zákona o spotřebních daních je řešení problematiky daňových úniků souvisejících se surovým tabákem. Než budete pokračovat, tak vás požádám, kolegyně a kolegové, jestli máte něco nutného k řešení, abyste si to šli vyříkat do předsálí, protože přece jenom hladina hluku je zde velmi vysoká. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat. Prosím, pane vicepremiére, pokračujte. Předmětnou úpravu lze rozdělit na dvě ucelené oblasti.

Předložený návrh zavádí zdanění surového tabáku bez ohledu na to, kde se na daňovém území České republiky nachází, tedy zda bude zjištěn v dopravním prostředku či ve skladu nebo mimo prodejnu.